My říkáme jasně ano, ať to funguje jako paralela, jako součást systému sociální péče a výpomoci, protože ne vždy a všude můžou být kojenecké ústavy, ne každá obec si to může dovolit, mít takovéto zařízení, mít dotace a další.

Ale o jakém systému se bavíme?

Ale to přece není pravda!

A jak tam fungují a jak ten systém je nastaven.

To je ta základní chyba, které se my bojíme a proti které tady stojíme.